Pane předsedající, mám pocit, že ruch překračuje únosnou mez.

Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí.

Jestli mohu pokračovat.

Skutečně si nemyslím, že když na dluh budete lít peníze na jih Evropy, že se tento region stane konkurenceschopným a začne z ničeho nic růst, když už celá léta stagnuje.

Že máme pomoci státům, které postihla bolestivě pandemie koronaviru.

V tomto ohledu nechceme hrát nějakou lacinou opoziční politiku. My si skutečně myslíme, že to je téma, které jde za rámec jednoho volebního období a mělo by jít nad rámec nějakých standardních politických půtek, a v tomto smyslu má náš premiér podporu v jistých věcech, které říká. Ale přesto my máme priority samozřejmě i další, nejenom to změnit ten mechanismus nebo ten parametr, podle kterého se mají peníze přerozdělovat. Já bych ty podmínky definoval a pak je předal zpravodaji jako návrh usnesení.

III. při vyjednávání kompromisu ohledně tzv. plánu obnovy prosadit zařazení jádra mezi tzv. čisté zdroje energie, a konečně IV. změnit princip při rozdělování finančních prostředků podle údaje o nezaměstnanosti na parametr zohledňující skutečné důsledky koronavirové krize. My tyto čtyři podmínky považujeme za takové nepřekročitelné linie, které by měl pan premiér při tom vyjednávání respektovat.

Myslím si, že bychom nejdříve měli počkat na to, co se v EU podaří vyjednat, a až následně dát to definitivní razítko, jestli s tímto kompromisem souhlasíme, nebo nikoliv. To byl můj příspěvek do této debaty. Nicméně pane předsedající, jak jsem avizoval, zdá se mi, že v sále není dostatečný minimální počet poslanců, abychom mohli pokračovat. A já vás prosím, abychom tuto věc zkontrolovali. Děkuji za pozornost. Děkuji.

A já ho samozřejmě rád nechám odhlasovat, když vás nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. A než se ustálí počet přihlášených, konstatuji došlé omluvy.

Já ještě chviličku posečkám. A pokud nedosáhnu takového kvora, tak nezbývá nic jiného, než že přeruším schůzi a o pokračování této schůze rozhodneme po projednání v politickém grémiu. Pane předsedo, máte slovo. A myslíme si, že poslanec je povinen dávat najevo svoji přítomnost kartou do elektronického zařízení, tak jsem chtěl připomenout kolegům, že ta karta se vyndavá podle jednacího řádu, pokud odchází ze sálu. Případně je možné to přepočítat ručně, ty poslance.